Zároveň jsme připraveni v případě, že by docházelo k aktualizaci tohoto nástroje, získat pro důležité dopravní projekty více prostředků a jsme připraveni je také realizovat. Jsem si vědom toho, že v období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí, a to jak u Ředitelství silnic a dálnic, tak u Správy železnic, a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu Státního fondu. S ohledem na tuto skutečnost pokračujeme ve spolupráci Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury v analýze jiných způsobů financování a výstavby dopravní infrastruktury, jako je například realizace akcí formou PPP, a v tuto chvíli už analyzujeme možnosti uplatnění takové formy financování pro dálnici D35 v těch nejvzdálenějších jak časově, tak geograficky částí D35 a stejně tak zvažujeme takovou možnost i v případě výstavby železničních tratí a jejich modernizace nedaleko Českých Budějovic. Všichni asi víme, že tato forma financování je v současné době realizována na dálnici D4, a já budu také v nejbližším období předkládat vládě vyhodnocení tohoto projektu v jeho předrealizační fázi.

Chtěl bych poděkovat za podporu hospodářského výboru i v těch usneseních, která provázela schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, a ubezpečuji vás, že jak to jenom trochu dovolí ekonomická situace a rozpočet, tak se budu ucházet o posílení finančních prostředků na realizaci dalších akcí, které byly chystány, často i slibovány, v samotném rozpočtu na ně však finanční prostředky nebyly. Stejně tak jsem připraven, tak jak to bude umožňovat situace, posílit i finanční prostředky na opravu a údržbu, to znamená přesně v těch oblastech, kde bylo nezbytně nutné šetřit. Jsem si zcela vědom toho, že úspora v oblasti oprav a údržby má samozřejmě svoji odvrácenou stranu a že to nepochybně budeme muset v dalších letech dohánět, ale v situaci, ve které jsme převzali hospodaření státu a státní rozpočet, bylo nezbytně nutné udělat kroky, které by zajistily stabilitu celé ekonomiky, a samozřejmě že i sektor dopravy se na tom musí podílet, abychom ve výsledku nepřivodili i České republice, jejím občanům významně větší škody a významně větší omezení, než jsou tyto únosné úspory. I v tomto směru se hlásíme k odpovědnosti za celek, za celek státního rozpočtu, který jste před malou chvílí schválili, jako rozpočet, který je střízlivý, který je úsporný, který zajistí stabilní podmínky a bude přispívat zcela jednoznačně ke zvládnutí stávající inflační situace. Děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji mnohokrát také za případnou podporu toho předloženého návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Prosím, pane zpravodaji. Pěkný den, vážení kolegové, paní předsedající, vážení ministři, chtěl bych vás seznámit s procesem, který proběhl z hlediska přípravy tohoto tisku.

To jenom abyste si představili, jak se toto srdce naší infrastruktury, naší dopravy vlastně financuje, tedy ve spolufinancování s evropskými zdroji. Jak bylo řečeno, ten rozpočet je vyrovnaný, je proinvestiční, kde 89,2 miliardy, tedy více než dvě třetiny rozpočtu, jsou a míří na investice. Je to řada jednotlivých akcí.

To znamená, že ty další dva, tři tři roky bude potřeba rozhodně dopravní rozpočet posílit.

To bylo usnesení hospodářského výboru a žádost hospodářského výboru vůči vládě České republiky. Rozpočet je za nás dostatečný, ale mohl by být lepší na letošní rok.